Na druhou stranu, pokud budeme tady pořádat otevřené soutěže, tak je potřeba i částečně toho národního dopravce chránit. Myslím si, že oni oprávněně křičí, že se jim to nelíbí a že je potřeba přijít s legislativními návrhy, které postavení Českých drah s těmi ostatními dopravci srovnají, a mám pocit, že zatím toto se nestalo. Pokud se mýlím, budu rád, že se tak stane, protože pokud chceme opravdu ten trh otevřít, tak musí mít podmínky všichni stejné.

Děkuji panu ministrovi za případné odpovědi. A samozřejmě my ten návrh zákona chceme propustit do výborů. Myslím si, že je tam spousta odborných záležitostí, které je potřeba vyřešit v rámci jednání hospodářského výboru, nicméně to byly takové mé úvodní dotazy, protože si myslím, ta problematika je natolik vážná a chápu, že ne všichni vědí, jak funguje železnice. Ale rozhodně pokud chceme, abychom měli kvalitní železniční dopravu, osobní dopravu, aby vlaky měly jinou úroveň, jiné standardy, aby došlo k rozvoji, k investicím v této oblasti, tak je potřeba samozřejmě mít kvalitní zákon, který pak budeme tvrdě uplatňovat v praxi. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nevypadá to. Prosím paní poslankyni Matušovskou. Děkuji, pane předsedající. Děkuji kolegovi Adamcovi za spoustu připomínek, které k tomu měl, prostřednictvím předsedajícího, protože ohledně liberalizace národního dopravce a stejných podmínek pro všechny, samozřejmě v tomhle se shodneme. Protože pan ministr dopravy spolu s panem zpravodajem vás informovali o hlavních cílech této novely zákona, já bych k této novele měla pár připomínek. Jedná se o následující oblasti. Tato hasičská záchranná služba už v současnosti existuje, ale zákon na ni nemyslí nebo o ni nehovoří. Díky zákonnému zakotvení by se částečně usnadnilo obstarávání finančních prostředků na její provoz. Dále, co bych ráda, aby v té novele bylo stanovení limitu pro formu náhradní dopravy, za kterou je poskytována finanční náhrada provozovatelem dráhy, a to s odkazem na přiměřenost ve vztahu k původní dopravě. Úprava by měla zabránit zneužití zákonného ustanovení. Doplnění práva drážního správního úřadu požadovat po provozovateli dráhy sběr čísel, licenci od strojvedoucích vlaků užívajících dráhu.

To bych byla ráda.

V těch přechodných ustanoveních je uvedeno, že nelze vlečku, která je nyní provozována jako veřejně přístupná, prohlásit za veřejně nepřístupnou, protože se významně změnily informace v paragrafu 22a. To může být vlastně i diskriminační pro dopravce, kteří v dobré víře prohlásili vlečky za veřejně přístupné, aniž by o tom musel rozhodovat Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Děkuji paní poslankyni. Mám tady omluvenku.

V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do rozpravy. Stejně tak to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím. Prosím pana ministra o závěrečné slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, cítím se povinen reagovat na to, co tady bylo řečeno, aspoň trošku. V každém případě vítám ty připomínky, protože si myslím, že jsou to přesně ty věci, které se mají řešit na hospodářském výboru. Na tu debatu tam se těším a jsem na ni připraven a budeme hledat nějaké kompromisní řešení, pokud to bude jenom trošku možné. Jenom bych chtěl možná odpovědět na tu jasnou otázku pana poslance Adamce, prostřednictvím pana předsedajícího. Ona to úplně soutěž nebyla. My jsme prostě se rozhodli, že Českým dráhám jako národnímu dopravci umožníme přímé zadání do té doby, dokud nám to Evropská komise dovoluje, tak abychom jim opravdu nachystali prostředí na to, aby se mohly připravit na liberalizaci. Mají spoustu věcí z minulosti, které musí řešit, a stejně jako ostatní národní dopravci v ostatních zemích prostě mají právo na to, aby ten čas využily na přípravu. Takže to jim chceme poskytnout. Nicméně pro některé z těch tratí jsme dostali konkurenční nabídky a bylo jednoznačné, že ty konkurenční nabídky, pokud jsou srovnatelné, musíme vzít do úvahy. Pro ty další, přímé zadání, které by měly probíhat v tomto roce, tu situaci vidíme jinak. Tam těch nabídek konkurenčních není.

Tam si to musí České dráhy obchodně vybojovat a pracují na tom velmi intenzivně a nevidím to nijak špatně. Já si myslím, že České dráhy budou mít docela velký prostor na to, aby se na liberalizaci připravily a aby nebyly znevýhodněny tím, že mají nějaké historické věci z minulosti. To je v podstatě všechno. A jak jsem říkal, těším se na debatu v hospodářském výboru. Děkuji. Budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Jak již zaznělo, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Pokud nikdo nenavrhuje jiný výbor, což nevidím, přistoupíme k hlasování.

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Jsou návrhy na další výbor k projednání?